Děkuji za slovo.

Je to pozměňovací návrh, kdy dochází ke stanovení oprávnění pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby poskytl údaje vztahující se k certifikátům, které vydává podle § 81 odst. 1 pro přístup k systému elektronického receptu i dalším subjektům v resortním působení.

Domnívám se, že tento pozměňovací návrh zlepší a zjednoduší a zrychlí komunikaci mezi poskytovateli zdravotnických služeb a přímo řízenými resortními organizacemi Ministerstva zdravotnictví a Českou správou sociálního zabezpečení. Děkuji. Na řadě je pan poslanec Pávek. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A je velmi jednoduchým způsobem v tomto pozměňovacím návrhu uložena povinnost distributorům, potažmo výrobcům dodat do 48 hodin lék do jakékoli lékárny tak, aby se dostal včas k pacientovi. Krátce bych to okomentoval. Důvodovou zprávu máte jako součást pozměňovacího návrhu, takže číst ji nebudu. Ale krátce bych okomentoval potřebu zrušení tržních podílů u distributorů. Ta se dostala do zákona zhruba před třemi lety. Byl to velmi komplikovaný proces. Eufemisticky věřím, že hlavním důvodem byla víra některých poslanců a snad i ministerstva tehdy, že by tržní podíly mohly přispět k lepšímu zásobování léky na našem trhu. Tříletá praxe ukázala, že tomu tak není, že se z toho vyvinul samostatný parazitický byznys, který činí podle mých informací ročně zhruba 3,3 miliardy korun. Převedeno na den každý den, o který tento návrh odsouváme, tak z našeho systému mizí léky v hodnotě zhruba 10 milionů korun.

A to číslo, o kterém jsem už hovořil, přes 3 miliardy ročně, hovoří za vše.

To znamená, výrobce vyrábí lék, to je bezesporu přidaná hodnota. Lékárník eviduje, vydává, radí přidaná hodnota.

Ale je tady pár distributorů, kteří si z reexportu léků udělali prostě hlavní byznys. Mimochodem jsou to ti, kteří vám píšou dopisy a říkají, jak to bude hrozné, když se ty tržní podíly zruší. Chtěl bych vám říct, že tento pozměňovací návrh má podporu Ministerstva zdravotnictví, má podporu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a má podporu Hospodářské komory v sekci zdravotnictví.

Myslím si, že to ještě vyvolá velkou diskusi.

Děkuji vám. Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Druhá věc reexport, resp. tržní podíly nemají vůbec nic, žádnou souvislost s tím, co jste tady uváděl, aby byly dány léky jaksi do každé lékárny. A třetí věc do lékového záznamu toto v žádném případě nepatří. Má to být řešeno v jiném zákoně. A myslím si, že to tady nemá co dělat, protože pak bude ohrožen celý zákon o tomto záznamu. Děkuji. Pan poslanec Pávek bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jenom krátká replika. Rozumím tomu, že bychom mohli vyvolat na toto téma diskusi, která bude nekonečná.

Ta má bezesporu mou i naši podporu. Děkuji. Připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo. Dobré poledne, vážení kolegové.

Hlavním důvodem pro tuto změnu je ústavní právo na soukromí.